Podle mých informací ne a před dvěma nebo třemi hodinami pan předseda Hamáček navrhl přerušení schůze do skončení summitu, který ještě nebyl svolán. A to jste neprotestoval! A teď protestuje, že to má být do schůze, která ještě nebyla svolána. Není v tom žádný rozdíl. To si myslím, že je úplně jasné. Ale můžeme vést zhruba 130 minut debatu o tom, zda o tom hlasovat ano, nebo ne. Nám to nevadí, my jsme na tu debatu připraveni.

Tak nevím, proč teď protestujete.